To se souhlasem navrhovatele možné je, nicméně když si spočítáte, kdy musí zasednout výbor...

Otevírám podrobnou rozpravu.

Ten první.

Nyní organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Nevidím, že by takový návrh padl.

Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat pouze o návrhu, který zazněl, a to je na zkrácení lhůty pro druhé čtení o 30 dnů na 30 dnů. Zahajuji hlasování.

Budeme hlasování opakovat.

Budeme tedy postupovat pro druhé čtení ve standardní lhůtě 60 dnů. Děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku.